Všechny vás tu vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Paní poslankyně Balaštíková hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám mezi námi prezidentem jmenovanou novou vládu České republiky. Chtěl bych požádat jejího předsedu Andreje Babiše, aby nám jednotlivé členy vlády představil.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že vám dnes, tak jak je tradicí v Poslanecké sněmovně, mohu představit osobně novou vládu České republiky, která byla jmenována prezidentem republiky na základě dohody mezi Českou stranou sociálně demokratickou a hnutím ANO. Vláda tedy vznikla na základě minulých voleb do Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé členy vlády představil. Prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra se stal pan Jan Hamáček. Zároveň je pověřen resortem Ministerstva zahraničních věcí. Místopředseda vlády a ministr životního prostředí je Richard Brabec.

Ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ministryní pro místní rozvoj Klára Dostálová. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane premiére. A budeme se těšit na spolupráci vlády a Poslanecké sněmovny.

Takže bych chtěl připomenout, že dnes je Den obětí komunismu, a chtěl bych navrhnout, abychom tento den na památku těchto obětí uctili minutou ticha.

Poprosím tedy, vážené kolegyně, vážení kolegové, minutu ticha.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ústava neumožňuje prezidentovi republiky libovolně změnit to jméno, aniž by mu to navrhl předseda vlády. Já bych se vás chtěl zeptat, zda nám můžete říct, kdy to bylo. Myslím si, že Poslanecká sněmovna, která bude vyslovovat vládě důvěru, či nikoliv, má na tuhle informaci právo. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, musím říct, že dnešní jmenování vlády přineslo několik nových otázek. Já skutečně nevím, jestli ministrem zahraničí je ministr vnitra, nebo ministrem vnitra je ministr zahraničí, nebo obojí. Jsou dvě možnosti. Buď byl Jan Hamáček navržen do funkce ministra zahraničí a jsme svědky dalšího politického ponížení ČSSD, a pak je všechno ústavně v pořádku. Anebo byl navržen oficiálně původní nominant sociálních demokratů, a pak to ústavně v pořádku není.

Já vám děkuji a v případě, že zde není žádné další přednostní právo a nikdo nemá zájem vystoupit, což tady nevidím, tak znovu zdůrazňuji, že jsme už nyní v části jednání, kdy mohou být předkládány návrhy na změnu pořadu schůze.